V prvním kole této volby jsme zvolili dva nové členy Rady Českého rozhlasu. Do druhého kola postupují Václav Chalupa a Miloš Rejchrt. Tolik zhodnocení těchto voleb. Nyní po dohodě s panem předsedajícím vyhlásíme zmíněná druhá kola. Bude to ještě jednou zopakuji druhé kolo volby Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení, druhé kolo volby do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a druhé kolo volby do Rady Českého rozhlasu. Všechna tato tři druhá kola proběhnou společně s volbou předsedy vyšetřovací komise Opencard dnes v 17 hodin. Děkuji předsedovi volební komise panu poslanci Kolovratníkovi.